Pokud si ministerstvo vymyslí, že chce centrální generátor přidělování spisů, který bude znamenat, že všechny spisové značky budou soustředěny na jednom místě v Praze, nejlépe na ministerstvu, i když ministerstvo stále chodí a říká no, třeba to nebude u nás, třeba to bude na Míčánkách nebo to bude někde jinde, a všichni předsedové soudu jako jeden muž proti tomu protestují a říkají: tohle nemůžeme dělat, to má takové a takové problémy, tak si myslím, že děláme něco špatně a že to rozhodně nemáme dělat 11. nebo 12. července v létě, že tuto věci rozhodně máme ponechat další diskuzi, jestli má nějaký generátor existovat, v jaké podobě má generátor existovat, jestli nemá být na těch jednotlivých soudech, jestli případně ony nemají mít nějaký automatizovaný systém.

To je ten první návrh týkající se bodu B1 a dalších a velmi prosím, abychom tyto návrhy podpořili. Druhá část, na kterou jsem chtěl upozornit z původního návrhu, je návrh pod bodem A6 ústavněprávního výboru, který bych velmi prosil Sněmovnu, aby byl podpořen, neboť se jedná o snížení soudního poplatku v takzvané ochraně před diskriminací.

Jsou to opravdu jen tito aktivisté, kteří chodí a říkají: je potřeba, aby se pokud možno všechny rasy, skupiny a další soudily se státem, případně se svými zaměstnavateli a dokazovaly jim, jak jsou chudáci diskriminovaní. Velmi prosím, abychom tento návrh podpořili a ponechali stávající znění.

To už pokládám opravdu za absolutně za hranou.

Prostě pokládám takovouhle zásadní změnu kompetencí, přenos věcí, které jsou dnes vymáhány částečně státními orgány ve smyslu soudními orgány, částečně soukromými orgány, kde si to platí samozřejmě příslušný dlužník, jestli tento přenos kompetencí na jiný státní orgán dává nějaký smysl. Takže tady bych velice poprosil, abychom vážně zvážili, jestli chceme podporovat návrh D. Nedokážu si představit, že by Senát tento typ přílepku při tom, jak jsou přísní ke všemu možnému, a to i k věcem, které jsou tady dlouhodobě projednány a které prošly Legislativní radou vlády a dalšími orgány jak je Senát přísný, tak jsem si téměř jist, že nám to v takové situaci vrátí.

Děkuji za pozornost.

Děkuji, pane předsedající.

Jak kolegové zmínili, automatický generátor má být udělán právě proto, aby se určitým způsobem zamezilo přidělování spisů a čelilo se tak případné možné korupci. Je to možné, ale výhrady, které k tomu jsou, sdělil pan kolega poslanec Benda i Martin Plíšek, takže je nebudu opakovat. Teď myslím výhrady odborné veřejnosti, to znamená soudců. Já bych vaši pozornost, která se týká korupce, která je také popsána v důvodové zprávě, proč k tomu má dojít, směřoval k hlasování číslo pět, až bude procedura, je to návrh A8.

Na Karláku máme dopravku pro celou velkou Prahu, vyšetřují se tam dopravní nehody, specializace i pro vyšetřovatele pro velkou Prahu a jsou tam i specialisté soudci. A my v tomto případě jdeme zcela obráceným směrem. Tam, kde se snažíme specializovat a snažíme se, aby soudci byli specialisté třeba na mládež a na jiné a jiné problematiky, tak tam, kde máme problematiku dopravy, a věřte že i dopravní problematika je velmi specifická a ne každý ji může soudit, tak s odůvodněním, že tam jsou určitá podezření na míru korupce a nevím, jestli byla dokázána, nebo nebyla , chceme docílit toho, že v rámci toho takzvaného a teď znovu podotýkám takzvaného boje, protože to není žádný boj, protože pokud bychom bojovali, tak ty úplatné soudce pozavíráme. My se bojíme, že jim to nedokážeme, a tak tu problematiku rozptýlíme na všechny Praha v rámci velké Prahy, to znamená na všechny obvodní soudy pro Prahu 1 až... A bez ohledu na to, jestli tam jsou soudci specialisté, kteří to budou umět, nebo nebudou umět.